A teď proč o tom mluvím v souvislosti s tímto návrhem zákona.

Taková běžná rekonstrukce, nedejbože, když budu maximalistický, demolice rodinného domu a postavení na něm nového rodinného domu by znamenala náklady v řádu desetitisíců až statisíců. Přijetím tohoto návrhu zákona by se dotyčná částka zvýšila až desetkrát. To znamená, likvidace rodinného domu by znamenala statisícové až milionové náklady. Naprosto by to zastavilo veškeré rekonstrukce v obcích a městech. Mnohem více by se vyplatilo stavět dům takzvaně na zelené louce a zejména by se to dotklo těch sociálně nejcitlivějších skupin, které nemají na to, aby si postavily nový dům na zelené louce.

A teď se pokusím na tento zákon podívat ještě z druhé pozice, a to z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Když tuto věc přidám k té věci, že se v podstatě jedná o přílepek, kdy prostá elektronovela evropské směrnice řeší něco, co by mělo mít obsáhlejší diskusi a nerozumím tomu, protože ministerstvo by mělo mít ve svém legislativním plánu návrh zákona o odpadech někdy na konci tohoto roku, nevím, proč se to dělá takovýmto přílepkem ctěného pana kolegy Oklešťka, nerozumím tomu, proč s tím pan ministr souhlasí tak když vezmu tyto dvě věci dohromady, že je to polopřílepek a že části odborné veřejnosti nebylo umožněno diskutovat na výboru pro životní prostředí, tak si podle § 93 jednacího řádu dovoluji předložit návrh na vrácení výboru pro životní prostředí k novému projednání. Děkuji vám. Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, můj předřečník mi trošku vzal vítr z plachet, ale přesto tady řeknu, co jsem měla připravené, a v podstatě se budeme dublovat v tom, co už řekl on. Zabýváme se zde zákonem o odpadech, který byl projednáván ve výboru pro životní prostředí, kde byly schváleny pozměňující návrhy k tomuto zákonu. Jako k většině poslanců, i ke mně se dostaly alarmující informace o projednávání zákona ve výboru a o pozměňovacím návrhu, který byl ve výboru schválen. Zákon může mít velmi zásadní dopad na fungování trhu s odpadem, a proto je zcela logické a správné, že by se do jeho projednávání měly zapojit i subjekty na trhu, kterých se zákon přímo dotkne.

Toto vystoupení však nebylo dovoleno, a to ze zcela nestandardních důvodů.

Já nechci spekulovat, jestli by poté bylo rozhodnuto na tomto výboru jinak, ale pokud je přijímána tak zásadní novela zákona, přijde mi naprosto nestandardní, že se ani neudělí slovo asociaci, která zastupuje společnosti v oboru. Zejména tyto složité odborné návrhy zákona by neměly být přijímány bez diskuse s odbornou veřejností. Při vší úctě k Poslanecké sněmovně, porozumět zcela materii zákona, kterou tu projednáváme, není jednoduché, a oponentní stanovisko České asociace odpadového hospodářství a Sdružení zpracovatelů odpadů bychom si měli minimálně vyslechnout.

Ten lze zcela s čistým svědomím označit za přílepek. Původní návrh zákona se totiž pouze omezuje na transpozici směrnice, s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízením a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy. Podle § 63 odst. 1 bodu 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny mohou pozměňovací návrhy pouze vypouštět, rozšiřovat nebo měnit některé části původního návrhu. Výborem přijatý pozměňovací návrh se však v žádném případě netýká problematiky nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ale zcela zásadním způsobem mění další směřování legislativy odpadového hospodářství České republiky. Například 100 % navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládku, zákaz skládkování stanovených druhů odpadů, zásadní změny v přerozdělování výběru poplatků, zásadní změny v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další. Navrhované změny mají jednoznačně nemalý dopad na celý segment. Pozměňovací návrhy tedy nejenom nesouvisejí s jádrem zákona, ale také podstatně mění pravidla bez toho, aby to bylo prodiskutováno v řádném připomínkovém řízení. Dámy a pánové, projednávání tohoto zákona mi přijde zcela netransparentní, zejména od přijímání přílepků se všichni distancujeme.

Zákon by se měl tedy znovu ve výboru projednat, a proto také, stejně jako můj předřečník, navrhuji podle § 93 odst. 2, aby Sněmovna vrátila návrh zákona výboru pro životní prostředí k novému projednání. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o odpadech a zejména k pozměňovacímu návrhu poslance hnutí ANO, který přišel z výboru pro životní prostředí. Na minulé schůzi Sněmovny nám byla předložena malá technická novela zákona o odpadech, takzvaná elektronovela, která měla být schválena ve zrychleném čtení kvůli hrozícím pokutám ze strany Evropské unie. Já se teď nebudu vyjadřovat k tomu, že novela nebyla příliš dobře připravena, že posiluje monopolní chování oprávněné osoby, která zajišťuje zpětný odběr, že existují usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z podzimu loňského roku, která konstatují vážné znepokojení nad stavem soutěžního prostředí, že Ministerstvo životního prostředí zjevně zavádí nadbytečnou regulaci tam, kde již není nutná, a také že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje absenci efektivního dozoru orgánů veřejné moci tam, kde dochází k cenotvorbě.